Jenom pro stenozáznam dodávám, že budu hlasovat s náhradní kartou číslo 23. Neeviduji žádná jiná přednostní práva, čili můžeme přistoupit k hlasování.

Příště prosím, ti, kteří chtějí, abychom se odhlásili, aby tak učinili dříve, než zahájím hlasování.

Návrh byl zamítnut, a nebyl tedy schválen pořad schůze. V neděli 8. května bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří.